Například třeba norma, která dává kabely do chodníků, znemožňuje třeba sázení stromů. Norma je nová, já jsem pana ministra Havlíčka v tom interpeloval, žádná snaha tuto normu změnit na cestě není. Ale prostě zastaralá, nyní tedy nová, ale špatná norma nám všem ve větších městech zamezuje sázet stromy, v těchto městech se bude dát velmi těžko žít a nikdo s tím nechce nic dělat.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké už odpoledne, kolegyně, kolegové. Myslím, že to vystoupení bylo velmi dobré.

Druhá věc, to se týká také výboru, to je otázka toho výboru garančního.

To znamená, podpoříme, pokud padne, takový návrh na změnu garančního výboru z výboru hospodářského na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Logicky. To místo není lichotivé.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, přichází nám na pořad Sněmovny dlouho očekávaný zákon, je to zákon stavební. Pracujeme jak v kolegiu ministryně, kde je to určitě vlastně už minimálně druhý rok, kde jsme se setkávali, připomínkovali jsme spoustu složitostí. Tento zákon je opravdu náročný a řekl bych, že po občanském zákoníku možná druhý nejsložitější zákon legislativně v naší zemi.

Tady opravdu nemáme být vůbec na co hrdí, a jak už zdůrazňoval předseda našeho klubu Radim Fiala, tak se zařadíme mezi africké státy v rychlosti vyřizování stavebních povolení, což si myslím, že pro středoevropskou demokracii je absolutně nepřípustné a nepřijatelné místo. Samozřejmě že nejen Česká republika řeší problémy se složitostí právní úpravy veřejného stavebního práva a délkou povolovacích procesů. Většina evropských států zápolí obdobně jako my s vysokou mírou fragmentace a resortní předurčenosti veřejné správy, nerovnoměrností veřejné správy na úrovni obce, regionů, státu. Tyto státy hledaly složitě a stále hledají cestu, jak učinit tento systém účinnější a účelnější. V tomto vládním návrhu je mnoho těchto věcí řešeno.

Část zákona se věnuje průběhu stavebního řízení a organizační struktuře stavebních úřadů.